Tak takový je prostě pohled některých podnikatelů.

Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Kováčik, poté pan místopředseda Filip. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, jenom drobná poznámka.

Takže nepodporuje podnikání na venkově! Děkuji. Pan místopředseda Filip, poté pan předseda Stanjura. Děkuji.

To je čistá demagogie.

Nechte té demagogie! Děkuji.

A pokud chce hájit nezákonné kroky Finanční správy, ať to dělá. A to není názor opozice. To jsou rozhodnutí našich soudních orgánů. Když poruší podnikatel zákon, něco zaplatí pozdě, přijde sankce. Ale když něco udělá špatně stát a soudy opakovaně rozhodují, že Finanční správa postupovala nezákonně tak se neděje nic. Vůbec nic. Neslyšel jsem jediné personální opatření.

Já patřím k těm, kteří říkají, že nejvíc kazí podnikatelské prostředí dotační tituly. Jsou nespravedlivé, nesystémové a kazí trh.

Děkuji za přesné dodržení času.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl stručně reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegy.

Jinak k čemu se ty výbory konají, pokud politické strany na výborech hlasují nějak, a potom na plénu se rozmyslí? To je jedna věc. Druhá věc k té poznámce kolegy Volného. Já si myslím, že problém daňové správy je v tom, že ona prostě dělá daňový kombajn na ty nejmenší. Ty zajišťovací příkazy se prostě úplně vymkly kontrole. Tam jsou dneska desetkrát menší částky, které se zajišťují, než byly v minulosti. Cílí to na ty nejmenší. A opakovaně se tam dějí neoprávněné excesy, které ruší soud. Samozřejmě nezpochybňujeme, když daňová správa odhalí někoho, kdo neplatí daně řádně. A to považujeme za chybu.

A daň z příjmů právnických osob roste minimálně, protože Finanční správa si nedokáže posvítit na ty velké daňové úniky skrz ty masivní daňové optimalizace, skrz nějaké křížové obchody apod. Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek, poté pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Já si shodně s panem poslancem Volným také myslím, že použít slovo zběsilé v případě konání Finanční správy není případné. Zvůle, se kterou Finanční správa porušuje zákony. Zvůle, se kterou Finanční správa nerespektuje judikáty Nejvyššího soude. A zvůle, se kterou likviduje a my to budeme muset všichni zaplatit nezákonně malé a střední firmy.

Ze zkušenosti vím, že ti úředníci si to nevymysleli. Takže za ty nezákonné likvidace firem nese plnou politickou odpovědnost paní ministryně Schillerová a pan bývalý ministr financí, dnes premiér Babiš. O tom nemůže být pochyb. Samozřejmě že se daně musí vybírat, ale prostě ta ovce se stříhá, většinou ohleduplně, láskyplně, říká se tomu klientským způsobem v daňovém vztahu. Přístup, kdy se ta ovce nejdřív podřízne a pak se stáhne, je prostě součást džihádu, který vy a vaše vládní koalice vedete proti malým a středním podnikatelům. K tomu, co řekl pan předseda Kováčik, bych jenom rád podotkl, že návrh, o kterém diskutujeme teď, je úplně pro všechny a nelze ho srovnávat s distorzí pro úzkou skupinu, jejíž úlevu zaplatí všichni ostatní.